296.

Prosím pověřeného člena organizačního výboru poslance Václava Votavu, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 s výší příspěvků měsíčně... Omlouvám se, pane poslanče. Dneska se nám opětovně nedaří udržet klid v sále. Já poprosím ty, kteří něco diskutují, aby šli do předsálí. Děkuji, pane místopředsedo.

Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 tvoří přílohu tohoto usnesení. A za druhé pověřuje odůvodněním tohoto návrhu na schůzi Poslanecké sněmovny poslance Václava Votavu. Tím jsem vás seznámil s usnesením organizačního výboru. Jenom krátká poznámka, samozřejmě vše je uvedeno ve sněmovním dokumentu 5582.

Nevidím nikoho, kdo by se přihlásil, proto končím všeobecnou rozpravu.

Nevidím zde nikoho, končím podrobnou rozpravu. Takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení viz sněmovní dokument.